Tady je ten dvojí metr! Že správce rozpočtové organizace je povinen daňového poplatníka seznámit s tím, jak zachází s veřejným majetkem.

Neříkejte, že všechno víme! Ale vůbec netušíme, co s těmi penězi děláte.

A není pravdou, že by to bylo nějaké násilí vůči soukromníkům, kteří jsou příjemci dotací.

Pak by takovou povinnost neměl. Ale jako brát si dotace od lidí a odmítat těm lidem říct, co s těmi penězi dělám, tomu říkáte transparentnost? Děkuji vám, pane předsedo. Eviduji několik faktických poznámek.

Máte slovo. Já jsem zapomněl dodat ještě jednu věc, že všechny zakázky zadávané z ruky v hodnotě nad 50 milionů korun, o nich je informována vláda a v podstatě o nich rozhoduje. Na Ministerstvu zemědělství jich bylo několik i nad 100 milionů korun. Takže dokonce nemůže ani místopředseda vlády říct, že by nevěděl, že v resortu Ministerstva zemědělství ale i v jiných k takovým věcem nedochází. Pravidelně se tak děje a často opravdu vůbec nemusí. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou. Máte slovo. Já se vejdu do dvou minut poznámky, takže nepotřebuji přihlášku do rozpravy. Teď tu pan poslanec Kalousek říkal, že je to k smíchu.

A najednou pan poslanec Kalousek nám tady brojí pro a chce více vykazování a více zodpovědnosti a více těch informací. Tak jenom chci říci, asi nikdy sám žádnou dotaci nečerpal nebo u toho nebyl.

Každou korunu musí vykázat. Takže ty dotace, které tak vadí v soukromém sektoru panu poslanci Kalouskovi, jaksi už jsou prokazovány. Takže TOP 09 ústy svého předsedy klubu a místopředsedy strany nám dnes najednou brojí pro více vykazování a pro více materiálů a práce s těmi financemi, možná i pro zdvojení. Podle mě je to nesmysl.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Když už jsme si tak pěkně otevřeli tu rozpravu, Agrofert stranou.

Jak ta firma má vědět v lednu, že v prosinci dostane 20 mil.? Nebo se myslí předcházející rozpočtový rok? Já tady vystupuji ryze v rámci faktické poznámky. Je to legislativně špatně a znamenalo by to ohrožení vůbec důvěryhodnosti zákona o registru smluv. Znamenalo by to ohromný kolaps, protože je tam brutální sankce neplatnosti těchto smluv a nepřiměřený zásah do soukromoprávní sféry až za hranici ústavnosti. A ona s ním potom hospodaří. Nyní tedy pan předseda Kalousek se svou faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Bendl.

Tak jako to zveřejňují rozpočtové a příspěvkové organizace.

To je o ztransparentnění organizací, které pobírají peníze daňových poplatníků. Koneckonců bude o tom řeč v následujícím bodě. Ale také bude vždycky stranou, která bude chtít, aby hospodaření s veřejnými prostředky bylo transparentní. A tomu vy jste dneska zabránili. Koneckonců dobře víte, proč jste to udělali. Protože by musel být transparentní váš majitel. A ten umí být transparentní pouze ústy. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Máte slovo. Já myslím, že bychom měli uvést na pravou míru, jak je to s těmi dotacemi, když tady pan kolega říkal, že každý, kdo dostane dotaci, tak ji musí striktně vyúčtovat a podobně.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát a připraví se pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo.

Akorát jsem při vašem hlasování tady od jednoho jediného neslyšel, že máte střet zájmů. A k panu kolegovi Kolovratníkovi, který jako obvykle... nevěřím tomu, že je tak hloupý, že by nepochopil.

Takže miliardy z dotací z veřejných peněz, tak na to občan, daňový poplatník, právo nemá, ale vy máte právo a osobujete si právo ničit kdejakého živnostníka za to, že zatluče jedno pivo a že nenahlásí do centrály. Myslím si, že každá slušná strana, a prosím, vy můžete zavádět sociální výhody. To je, jako byste řekli: Někomu důchod dáme, někomu důchod nedáme. Doufám, že aspoň některým jo.